Takže my samozřejmě, když mluvíme, i tady paní kolegyně Válková prostřednictvím pana předsedajícího, o tom, že dítě nemá takové štěstí na rodiče. Štěstí je to, když vsadím čísla a vyhraji nějakou částku. Ale my se tady bavíme o nezodpovědnosti rodičů, kteří se nestarají o své děti. Tady tímto my jim pomáháme, a pomáháme jim tím, že skutečně tady schvalujeme i dle mého názoru a já samozřejmě pro to musím zvednout ruku, protože máme podepsanou koaliční smlouvu tím, že tady zavádíme další sociální dávku, poněvadž vymahatelnost je opravdu velmi tristní, a to i ve všech vyspělých státech Evropské unie, jak to vidíme kolem.

Máte slovo. Několik poznámek k debatě.

A že takové situace jsou, to všichni víme.

Takže ženy i muži, obě tyto skupiny, někdy neplatí výživné a je to špatně v obou případech. No, já bych spíše řekla, že tohle je záchranná síť pro děti v případě, kdy se porušují pravidla placení výživného, a my jenom bráníme tímto zákonem tomu, aby obětí bylo dítě a my zákonodárci se jenom dívali.

To všechno platí.

My jsme dosti sociální stát.

Když jsem tady říkala o analýze, tak několik z vás reagovalo a vlastně jste přiznali, že nic takového nemáte. Za patnáct let tedy nebyla příležitost udělat takovouto analýzu, nebo srovnání toho, kdo jsou skutečně potřební a kdo jenom zneužívá systém, nebo kdo jenom nechce platit a skrze výživné si řeší svůj konflikt s bývalým partnerem? Prostřednictvím předsedajícího paní Válkové, která jako ministryně spravedlnosti má svým způsobem trochu máslo na hlavě, omlouvám se za ten pojem.

Takže chcete v podstatě ten systém nebo tu zodpovědnost přesunout na všechny daňové poplatníky, z nezodpovědných na zodpovědné.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jenom reagovat na pana předsedu Vondráčka a měl bych takovou prosbu, aby se podobně razantně zastal kolegů poslanců ve chvíli, kdy je uráží pan premiér. Protože to, co tady předvedl pan premiér včera, bylo naprosto neuvěřitelné.

Připraví se kolegyně Aulická. Děkuji, pane předsedající.

My třeba jako sociální demokracie říkáme, že pomáhat dětem se musí.

Co se týká primární prevence, jak říkal pan poslanec Juchelka, já naprosto souhlasím s tím, že primární prevence je klíč. Toto všechno děláme.

Tento rozpočet držíme. Zároveň si ale myslím, že primární prevence je o propojení školství, OSPODů, sociálních služeb a také neziskového sektoru. A na tom intenzivně pracujeme, protože primární prevence je klíč.

Pro Ministerstvo spravedlnosti končí problematika výživného rozhodnutím soudu o výši alimentů.

Děkuji za slovo.

Tady bude mluvit ten, komu bylo uděleno slovo předsedajícím. Nyní pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.